Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Snažíme se nějakým způsobem regulovat nápad věcí na Nejvyšší soud, který je za současného stavu přetížený, implementujeme rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a posilujeme pomocí tzv. automatického generátoru přidělování věcí právo na zákonného soudce. Na úvod si myslím, že to stačí, a dále pak v diskuzi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Lukáš Pleticha, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Pleticha není přítomen a já požádám pana poslance Tejce, aby jej zastoupil a přednesl nám stanovisko výboru.

My jsme přijali řadu pozměňovacích návrhů, a to věcně k soudnímu poplatku ve věcech odpovědnosti státu za škodu, k možnosti, abychom umožnili videokonferenční zařízení v civilním řízení, dnes je to možné v řízení trestním. Přijali jsme také technickou úpravu, tak aby bylo možné zareagovat na věcnou změnu, která se týká úroku z prodlení u výživného pro nezletilé dítě, která byla přijata v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Také byla přijata změna, která se týká soudních poplatků u dovolání a také v případě dovolání se mění, resp. upravuje zpětvzetí návrhu, bezdůvodnost dovolání a lhůty pro vydání usnesení. To jsou základní věci, ke kterým se vyjádřil ústavněprávní výbor. A já bych poté se přihlásil už nikoliv jako zpravodaj až do podrobné rozpravy k dalším návrhům, které se týkají velmi diskutovaného generátoru rozdělování jednotlivých věcí, tedy automatickému rozdělování věcí soudcům. Tato věc bude jistě diskutována ve třetím čtení a ještě na jednání garančního výboru, neboť je tam několik variant možného postupu, a proto bych to nechal až na debatu ve výboru či ve třetím čtení. Určitě se přihlaste do rozpravy, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a to pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Musím říci, a přerušením předchozího bodu jsme toho byli svědky, že současná vláda místo toho, aby splnila svůj závazek a předložila nové moderní procesní předpisy, které zkvalitní, zefektivní a hlavně zrychlí soudní řízení, mezi něž patří i občanský soudní řád, tak sem předkládá jednu novelu občanského soudního řádu za druhou, řeší v ní zcela nesouvisející věci zcela nekoncepčně, a jak jsem zmínil už při vyjádřeních k zákonu o veřejné prospěšnosti, toto zůstává jako velký dluh pro příští volební období. A pokud někdo z občanů má pocit, že justice nebo soudní řízení nefungují efektivně, rychle a často jednoduše, tak samozřejmě může poděkovat i současnému ministru spravedlnosti. Já tady chci odůvodnit a představit dva pozměňovací návrhy, protože pan ministr bohužel místo toho, aby nové procesní předpisy předložil, tak ještě v rámci těchto přichází s různými experimenty z mého pohledu nesmyslnými.